Tyto vlaky se tímto rozhodnutím staly vlaky, které mají trvale hodinové zpoždění, protože připojené vagony, které aby zvládly kapacitu, jsou staršího data. Nejsou schopny dosahovat těch technických rychlostí, které vlaky dosahovat mají. Mají problémy, protože nejsou připraveny technicky na to, aby jezdily tímto tempem.

A zdůrazňuji, jedná se o mezinárodní spoje, a zvlášť s ohledem na vaši národnost bych chtěl nápravu. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, další dotaz. Cituji: Zajímalo by mě, jak se staví pan premiér, potažmo jeho strana k návrhu zákona pirátské strany a doporučením Jindřicha Vobořila ohledně regulace konopí. Za mě jde o docela konzervativní návrh, který umožní normálním lidem dělat, co je baví, a zároveň se výrazně omezí působení černého trhu. Já také děkuji.

K tomu je zapotřebí vytvořit novou potřebnou legislativu řešící sociální práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými rezorty a mezi státem, kraji a samosprávou. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny. Tolik programové prohlášení vaší vlády, ve kterém se zavazujete přijmout zákon o sociálním bydlení.

Nebo šlo o vaše jednostranné prohlášení? Jaký je jejich harmonogram? Budete problém sociálního bydlení řešit legislativními, nebo pouze nelegislativními prostředky? Děkuji za odpověď. Já také děkuji. Předseda vám odpoví písemně do třiceti dnů. Vážený pane premiére, moje otázka je velmi jednoduchá. Vláda ve svém vyjádření k našemu návrhu zákona, který zaváděl povinnost bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné pro kancléře prezidenta republiky, uvedla, že práce v Kanceláři prezidenta republiky vyžaduje pouze prověrku na stupeň důvěrné.

Co uděláte pro jejich sjednocení?

Děkuji za odpověď. Také děkuji. Pan premiér vám odpoví do třiceti dnů.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takový slib jste, předpokládám, nikdy neučinil. Děkuji za odpověď a poprosím i o odpověď do datové schránky. Já děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky k interpelacím na předsedu vlády.

Upozorňuji, že pan ministr Jan Hamáček je nepřítomný. Pan poslanec Vít Rakušan tu také není. Nevypadá to, že by se objevil, takže jeho interpelace propadá.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle dostupných informací již přes rok probíhají v síti vzdělávacích ústavů vašeho ministerstva revize rámcových vzdělávacích programů, RVP. Bohužel je ale odborná i laická veřejnost celý rok prakticky bez informací o tom, kam revize směřují.

Naopak jsou ideálním prostorem otevření diskuse o budoucnosti českého vzdělávání širší veřejnosti a nadstranickým platformám. Tak jak kdysi proběhla třeba ve Finsku, na které se dnes leckdo odvolává, a tak jak většina stran hlásá v debatách před loňskými volbami. Prosím tedy o odpověď: Máte v úmyslu nechat proces revizí RVP běžet v černé skříňce jako dosud, nebo dáte veřejnosti možnost do procesu vstoupit? Budou moci občané připomínkovat základní principy i potřebnost různých dovedností pro 21. století a dát tak občanům možnost, aby se se školou a vzděláním vůbec identifikovali? Pokud otevřením revizí veřejnosti plánujete, v jaké fázi a v jakém časovém horizontu. Pan ministr vám odpoví písemně do třiceti dnů. Ještě než pozvu dalšího řečníka, tak je tady omluvenka.

Vážený pane ministře, začnu nemocnicí v Litoměřicích, která se radními města a vedením této nemocnice připravuje k pronájmu a nyní je naštěstí ve fázi, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil koncesní řízení pro jistá pochybení, proti čemuž se vedení nemocnice samozřejmě hodlá odvolat. Celé to začalo urychlenou změnou právní formy nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Ta pořádně nezačala fungovat, a už dává nemocnici do pachtu jiné akciové společnosti, která bude za každou cenu chtít generovat zisk do kapes akcionářů. Je to logické.